Děkuji. Je tady jedna faktická poznámka, pan poslanec Ivan Jáč. Není, to znamená, že faktickou poznámku ruším. Přečtu omluvu.

Pane poslanče, máte slovo. Vážený pane předsedající, děkuji za slovo.

Je to významný problém sucha, problém, ze kterého pak vyplývá i kůrovcová kalamita a další.

Program Péče o krajinu je dotován poměrně významně.

Myslím, že ty podprogramy, které mají obnovovat přirozené funkce krajiny, ať už z hlediska lesního, vodního nebo i dalších aspektů, jsou velmi významné a zaslouží si větší podporu.

Každá organizace může podat maximálně tři projekty.

Je možné odsud těch 10 mil. vzít a přesunout je na program Obnova přirozených funkcí krajiny.

Můj druhý pozměňovací návrh se týká obcí v národních parcích.

A tyto obce mají kompenzovány své ztráty v poměrně velmi malé míře.

Obce vůbec jsou poměrně ohroženým druhem v systému národních parků.